Já tedy vzhledem k tomu, že jsme rozhodli, že budeme pokračovat podle § 90 odst. 2, zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do této podrobné rozpravy, Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a ptám se pana ministra a paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo?